Já ale chci tady připomenout a ono se to musí zasadit do celkového kontextu že naše vláda od svého nástupu uskutečnila řadu opatření, která právě pomáhají osobám samostatně výdělečně činným, vytvářejí jim lepší podmínky, a hlavně ta opatření v mnohém směru reagují na to, na co si živnostníci a drobní podnikatelé stěžovali, co chtěli vylepšit a kde nás sami vybízeli k tomu, abychom provedli určité úpravy v celkovém nastavení systému, jaký máme v České republice, a pravidel, ve kterých oni potom musejí a mohou podnikat. Takže tuto úpravu, která se týká jenom těch, kteří vlastně nemají ani takový zisk, který by odpovídal minimální mzdě, tu skutečně uděláme, protože je to jak v zájmu živnostníků, tak je to v zájmu nějaké elementární spravedlnosti, je to v zájmu udržení důchodového a sociálního systému. Má to spoustu důvodů, proč je to potřeba udělat, ale současně se nesmí zapomenout na to, že vedle toho jsme udělali a děláme řadu opatření, která osobám samostatně výdělečně činným vytvářejí lepší podmínky.

Tak jenom namátkou.

Dále pro osoby samostatně výdělečně činné tři pásma paušálního režimu daně.

Víme, co tady bylo způsobeno za problémy s kontrolním hlášením, kolik tady bylo kritiky.

Snížili jsme spotřební daň na pohonné hmoty plus jsme zrušili povinnost přimíchávání biosložky.

Opět pomoc podnikatelům. Z dalších opatření konec elektronické evidence tržeb. Silniční daň z velké části zrušena, pro těžká vozidla byly sníženy sazby na úroveň těch minimálních podle směrnice Euroviněta. Opět to pomáhá prokazatelně živnostníkům a drobným podnikatelům. To jsou ta opatření, která se řekněme týkají daní, finančních věcí a této formy regulace nebo pravidel.

Jednotná databáze formulářů na jednom místě. Omezení statistických zjišťování, to je také důležité.

Jednodušší rozjezd podnikání tady jsme taky udělali úpravy, můžeme se k nim potom vrátit třeba podrobněji, ale je potřeba říct, že jsme upravili pravidla tak, aby start podnikání byl jednodušší, a to je důležité, abychom motivovali další lidi, aby se chtěli stát podnikateli. Zjednodušení zápisu do obchodního rejstříku, došlo k usnadnění zakládání a zápisu společností s ručením omezeným.

Zjednodušení dotačních programů. Projekt Česko platí kartou, bezkontaktní placení.

Tak bych mohl pokračovat. I další ministerstva tady jsme se hodně věnovali věcem, které souvisejí třeba s průmyslem a obchodem a financemi, ale staráme se o to, abychom hledali zlepšení podmínek pro živnostníky, podnikatele i prostřednictvím dalších rezortů.